Pan poslanec Jan Volný hlasuje s náhradní kartou číslo 2, pan poslanec Pražák hlasuje s náhradní kartou číslo 2 a pan Volný 1. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem 7, sněmovní tisk 32, poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu. Dále připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazené body 2, 9 a 8, to jsou sněmovní tisky 45, druhé čtení, a sněmovní tisky 34 a 33, prvé čtení. Dále bychom se věnovali dalším bodům dle schváleného pořadu. Ptám se přítomných, zda mají zájem o vystoupení ke změně pořadu schůze. Jako první se hlásí s přednostním právem pan předseda Faltýnek, kterému tímto dávám slovo. Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové.

Ano, děkuji. Ptám se, zda ještě někdo. Pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Mám apel na pana předsedu Poslanecké sněmovny, jestli ještě nadále budeme dělat setkání grémia Poslanecké sněmovny před začátkem schůze. Včera jsme učinili nějakou dohodu, která se týká i dnešního odpoledního program, načež vystoupí pan předseda Faltýnek a navrhne něco, co je proti této dohodě.

Takže my ten kompromis udělat máme, máme držet dohody, a vy je nedržíte. Včera to bylo stejné. Tak já se ptám, k čemu ty schůze máme, když pak nedržíme dohodu.

Já krátce zareaguji, i když si myslím, že to snad ani na toto místo nepatří, ale ta situace ohledně daňového řádu vznikla až po zasedání grémia a je to reakce na aktuální dění ve Sněmovně. Děkuji za slovo.

S přednostním právem pan Stanjura. Já děkuji za konstruktivní přístup pánů předsedů. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu dnešního jednacího dne. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o jednom pozměňovacím návrhu, který tu zazněl, a je to návrh pana předsedy Faltýnka, abychom bod číslo 4, sněmovní tisk 47, zařadili jako čtvrtý pevně zařazený bod dnes odpoledne, tzn. po těch doposud pevně zařazených bodech.

Myslím, že můžeme o tomto návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 10. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. To bylo jediné hlasování, co se týče změny pořadu jednání, a můžeme tedy pokračovat tak, jak bylo schváleno již včera, a to je bodem číslo 7, který tímto otevírám.

Jestli můžu poprosit o uvolnění místa u řečnického pultu, děkuji, pro pana předsedu, který chce vystoupit. Děkuji. Pane kolego, moc vás prosím, abyste umožnil vystoupení pana předsedy.